Můžeme. Ale my bychom se tady o tom nemuseli bavit, kdyby to předcházející vláda dokázala dovést do konce, kdyby vyřešila Turów už v loňském roce a vyřešila ho tak, aby ten výsledek byl dobrý pro občany České republiky. Ale nestalo se tak! Nestalo se to, protože prostě jste využívali nátlakové metody, nebyli jste schopni se domluvit, dospět k nějakému řešení. A jediné, co jste udělali, že jste obětovali občany Libereckého kraje. To je prostě výsledek toho vašeho vyjednávání. A teď místo toho, a to je ten rozdíl, abyste řekli dobře, tak se vyjednala dohoda, je to skvělé, budeme to sledovat, jestli tam nedojde k nějakým problémům, a budeme v tomto smyslu kritickou opozicí, ale je dobře, že Česká republika se domluvila s Polskem a že jsme přinesli něco českým občanům, tak vy prostě všechno špatně, kritizujete. Kritizujete i to, co jste sami vlastně vyjednávali a na čem jste se podíleli. A mimochodem tohle je největší rozdíl mezi vámi a námi. Já jsem jako představitel opozice opakovaně sděloval veřejně i interně panu ministru Brabcovi i panu premiérovi, když podepíšete dohodu s Polskem, když uzavřete tuto kapitolu, uděláte něco pro občany, my to budeme podporovat. Budeme to podporovat! Tuto zprávu jste měli a to pan ministr Brabec nemůže popřít.

Tak abych to uzavřel. Ta smlouva měla několik cílů a ty jsme naplnili. Chráníme občany České republiky. Je to dobré řešení pro Českou republiku.

Uzavřeli jsme tu smlouvu ve spolupráci s reprezentací občanů Libereckého kraje. Za to vedení Libereckého kraje ještě jednou děkuji.

A proto je to dobrá smlouva, je to umění možného a je dobře, že ji česká vláda uzavřela!

Připraví se pan místopředseda Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Protože se tady o tom mluvilo několik měsíců, jednalo se několik měsíců a vlastně výsledek nebyl žádný.